Jsme připraveni pro maximální součinnost, jsme připraveni to uzavřít smluvním vztahem.

Prosím, máte slovo. Vládní koalice říká, že školství je její priorita.

Smutný. Až budete říkat, jak pomáháte školství, tak si vzpomeňte na slova vašeho pana ministra. Poprosím paní poslankyni Pěnčíkovou. Prosím, máte slovo.

Dle lesního zákona § 5 je zákaz nájmu a podnájmu státního lesa. Děkuji. A nyní poprosím pana ministra, který se přihlásil do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Tady se jedná o vymezení rozsahu.

Kvalitní praktická výuka. Děkuji, paní poslankyně. Já poprosím, abyste vydržela, protože mám faktickou... Pan poslanec počká řádně... Tak paní poslankyně Pěnčíková byla první, kterou jsem zaevidovala. Ten, kdo toho využije, má přednost, i když se hlásí s faktickou, protože to má podle jednacího řádu přednost. Nyní prosím paní poslankyni Pěnčíkovou. Tak dobře. Jde nám očividně všem o to, aby se zajistila kvalitní výuka na lesnických školách a zajistila se praxe studentům.

Takže tam bylo asi něco špatně. Ten převod se opravdu řešil tři roky, nevyřešil se. A dokonce v předkládací zprávě se píše, že Ministerstvo zemědělství provedlo podrobnou analýzu, ze které vyplývá, že některé z těchto škol mají zásadní problémy s potřebnou rozlohou školních polesí, které jsou přitom nezbytným předpokladem pro kvalitní praktickou výuku studentů.

Takže já dávám návrh na nesouhlasné usnesení. Ano, já váš návrh eviduji.

Prostě platí kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Protože za tři roky jsme to mohli tady vyřešit, pokud by tady byla vůle, aby tu půdu dostaly.

To je smutné. To je prostě... Já bych aspoň chtěl slyšet od vás, pane ministře, dokdy, jak dlouho to potrvá ještě, jak dlouho budete hledat důvody, nebo jestli začnete hledat způsoby. A nyní prosím s faktickou pana poslance Ondráčka. Prosím, máte slovo. Tak vám děkuji, paní předsedající.

Děkuji. S přednostním právem pan ministr zemědělství. Prosím, máte slovo. Dohodou o spolupráci. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Pěnčíkovou, která se hlásí do rozpravy. Děkuji.

Proto teď navrhuji nesouhlasné usnesení. Ano, děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo. To si fakt myslíte?

To je možné zajistit dohodou? S jiným právním subjektem?

Ale prosím, pane ministře, dokdy?